Chci, aby mně v tomto odborníci jasně odpověděli. A pokud ano, kdy?

A toto je věc, která mně zatím řekněme v strategii té reformy trošičku chybí.

Část té reformy týkající se dospělých, týkající se center duševního zdraví, proběhla, teď bude dál pokračovat samozřejmě, ale už ne s dotačními penězi, protože to byla ta první část.

A pokud se ještě doptáte, já budu mít dvě minuty a doplním. Děkuji. Zeptám se, zda je zájem o doplňující dotaz? Je tomu tak. Prosím, paní poslankyně. Ano, paní předsedající, děkuji za slovo. Pane ministře, určitě děkuji za odpověď a budu ráda za doplnění.

Děkuju.

Ale ať odpovím. My s panem ministrem Jurečkou intenzivně jednáme a já mám v plánu někdy v druhém pololetí iniciovat společné jednání zdravotního a sociálního výboru, kde bychom si řekli, jak dál.

Děkuji za dodržení času.

Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Tento systém je prospěšný pro všechny.

Ještě více znepokojující je skutečnost, že stát není schopen tomuto nezákonnému jednání účinně zabránit.

Já si vážím práce těch celníků, spolupracovala jsem s nimi velmi úzce jako ministryně financí, předtím jako náměstkyně, ale oni si stěžovali v té reportáži na nedostatek pracovníků.

Děkuji vám. Také děkuji a nyní má slovo pan ministr Stanjura.

Budeme se tomu věnovat.